Nikoho nevidím.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 46, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro návrh 157, proti nikdo.

Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Kdo je proti návrhu?

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

Pan poslanec Koníček se hlásí o slovo, prosím. Vážený pane předsedající, po kontrole hlasovací sjetiny jsem zjistil, že na sjetině mám zdržel se a hlasoval jsem pro. Zpochybňuji hlasování. Dobře, děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tato námitka byla přijata. Já vás tedy požádám, paní zpravodajko, abyste zopakovala, o čem budeme hlasovat, a já následně zahájím hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut.

To znamená, než budu pokračovat, zkontroluji, zda nebude tato námitka. V případě, že nebude, budeme pokračovat v hlasování. Vypadá to, že můžeme pokračovat v proceduře. Nyní konstatuji, že tento návrh nebyl přijat, a budeme pokračovat v dalším bodu.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 52, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 112, proti 37. Můžeme pokračovat.